Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 167 pro 33, proti 73. Další návrh.

Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Další návrhy.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy?

Přejdeme tedy k hlasování o návrhu jako celku.